Maďarsko je nejhorší. Tak zkuste se nad tím zamyslet, proč to tak je. Druhou, třetí nejvyšší inflaci, pane premiére, tak už se s tím nechlubte, prosím vás.

Slovensko má 1500 korun na megawatt. Vážení občané, znovu si to přepočítejte, kolik byste ušetřili, kdyby ve vládě byli lidi, kteří tomu rozumí.

Takže dotace je problém jenom Babiš.

Ale tyto dotace jsou údajně pro všechny.

Takže tajnůstkářství napovídá, že materiály jsou připraveny, podobně jako plány na šetření i na lepší a etičtější správu státu, kterými pětikoalice také voliče lapala. Resort financí naopak navrhl zvýšit spoluúčast u sociálních dotací, což uvede do kómatu záslužné neziskovky, starají se o služby, které jsme si předplatili u státu daněmi, ale ten je nezvládá.

A teď, vážení spoluobčané, vy, kteří mi píšete, že mám koupit nějakého výrobce okurek, já kupovat nemůžu nic, protože jsem stále politik, tak teď poslouchejte.

Za ušetřené peníze chtějí investovat do energetické úspornosti v jiných, dalších továrnách.